Děkuji. Přečtu ještě omluvu.

Za druhé, my se u těch našich 22 interpelací chystáme navrhnout sloučenou rozpravu, abychom nic neblokovali. Dobré dopoledne, vážené paní a pánové, budeme pokračovat. Pokud jde o sloučenou rozpravu, to je návrh, který padl až poté, kdy bylo navrženo přerušení, budeme tedy hlasovat v pořadí tak, jak jednotlivé procedurální návrhy byly předloženy. Tedy nejdříve návrh na přerušení této interpelace.

Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já se domnívám, že v té vaší rekapitulaci došlo asi k záměně, protože ten návrh na sloučenou rozpravu se týká interpelací, které podali členové našeho klubu k účasti pana premiéra na písemných interpelacích, nikoliv k této interpelaci. To znamená, předpokládám, že ten návrh na sloučení rozpravy má zaznít v okamžiku, kdy se začne projednávat první z dotčených interpelací. Takže teď budeme hlasovat o tom procedurálním návrhu na přerušení této interpelace a ten další procedurální návrh zazní až v okamžiku, kdy bude otevřen ten příslušný bod. Děkuji, pane předsedo. Já jsem to tak vnímal, ale bylo to podáno v této interpelaci a nezbývá nic jiného, než abych potom vyzval, až otevřu další interpelaci po přerušení bodu, k tomu, protože tomu tak opravdu je. Nyní tedy ještě s přednostním právem místopředseda Pikal.

Máme jednodušší situaci procedurálně.

Všechny vás odhlásím. Požádám vás o novou registraci.

Jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o návrhu na přerušení projednávání tisku 707, interpelace paní Olgy Richterové na předsedu vlády.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat a interpelace byla přerušena do přítomnosti předsedy vlády.

Zahajuji rozpravu.

Děkuji, pane místopředsedo.

Takže ještě jednou děkuji tímto za přístup. A teď k interpelaci jako takové.

Takže zatím, pokud mohu, požádám o odpověď pana ministra a pak se přihlásím do další diskuse.

Popravdě řečeno, já jsem se o tomto spolku dozvěděl až na základě vaší interpelace. Potom z ověřených zdrojů jsem ověřoval, že se jedná o spolek, který má přibližně 70 členů, a v tomto směru jsem také pouze zjistil, že navštívil Poslaneckou sněmovnu na pozvání členů branného výboru.